A proč o tom mluvím? Protože na závěr svého vystoupení... Prosím, pane poslanče, máte slovo. A proč o tom mluvím? Protože na závěr jsem chtěl zmínit také jednu novinku, která tedy je opravdu musím říct, naši voliči se absolutně vyděsili a zcela oprávněně protože Evropská komise se chystá založit Fond solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny.

Členským státům podle agentury Bloomberg už dala Evropská komise najevo, to znamená i České republice a mě by zajímalo stanovisko premiéra Petra Fialy, ale ten už odešel, ale jsou tady jiní ministři tak by mě fakt zajímalo, protože vy to tutláte, všechny tyto informace, nedostává se to do diskuse, že Evropská komise už dala členským státům najevo, že většinu dlouhodobých nákladů na obnovu Ukrajiny ponesou členské státy Evropské unie.

Nikdo to nepůjdete tady vysvětlit nebo odmítnout.

Instrument by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky.

To je neuvěřitelné, že my tady podporujeme z našich peněz země, kde mají vyšší platy, vyšší důchody než v České republice. A teď právě na tomhle vidíte, a teď má být zase jiný fond, má být nějaký nový ukrajinský fond, který by měl sloužit k financování investic a reforem schválených vládou v Kyjevě. No, tak... přitom tady zároveň je zpráva, že je to země, která je totálně prolezlá, prolezlá korupcí.

A tam máme posílat peníze? Protože podle všeho to bude zřejmě jednou z priorit pro jednání v rámci českého předsednictví Evropské unie v druhé polovině letošního roku, takže by mě zajímalo, by nás zajímalo, jak se k tomuto, k této otázce vláda Petra Fialy staví a jakým způsobem bude tedy stanovisko vlády České republiky k tomuto požadavku Evropské komise?

Mlčíte, ano, přičemž všichni víme, že dosavadní reformy na Ukrajině samozřejmě mluvím o době před konfliktem nevedly k rozvoji Ukrajiny a zlepšení situace jejích obyvatel, ale prospěly oligarchům, zahraničním koncernům a všeobecné korupci. A ta situace nebude jiná, to si řekněme na rovinu.

No, budu pokračovat.

Navíc Ukrajina je země, která má obrovský demokratický deficit, to není demokratická země, samozřejmě.

Takže to není ani demokratická země, ta nesplňuje ani a to zmiňuji jednu z mnoha věcí, nejenom korupci základní demokratické parametry, které předpokládají demokratické země.

Děkuji za pozornost. Nyní je přihlášen s přednostním právem pan ministr Bartoš a pak je tady hned několik přihlášených bez přednostního práva, kterými jsou nejdříve pan poslanec Mašek a dalších asi třináct. Dámy a pánové, já využiji svého přednostního práva jenom jako reakci. Nebudu se zabývat konkrétními asi útoky, které tady zazněly na jednotlivé členy vlády, budu se snažit pouze jenom v rychlosti uvést fakta. Suma, kterou tady bylo operováno, že česká vláda utratila, tak samozřejmě to není pravda. Číslo 54 miliard je součástí celkových možných nákladů řešení krize tak, jak je předložila tato vláda na žádost Poslanecké sněmovny ve Strategickém plánu zvládání krize, kde jsou zohledněny jednotlivé rezorty, ať je to otázka školství, místního rozvoje, MPSV a dalších. Mají takovouto strategii i jiné státy a tyto náklady, kolik Putinova válka na Ukrajině bude stát ty země, které chtějí pomoci, má každá země, je to celkový součet možných nákladů. To je první věc. Druhá věc. Pokud se podíváte na strukturu státního rozpočtu, tak je naprosto liché tvrdit, že to je na úkor v tuto chvíli něčeho. My naopak se chystáme a už jsme udělali řadu opatření, která mění strukturu státního rozpočtu na výdajové stránce směrem k občanům České republiky, ale v tuto chvíli nebyla krácena žádná rozpočtová kapitola, naopak došlo k navýšení. Já budu hovořit třeba o rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, neboť za něj nesu zodpovědnost.

I ten program, který jsme představili jako Ministerstvo pro místní rozvoj, který je určen pro obce a kraje a v tuto chvíli je určen k tomu, abychom řešili i problém ubytování lidí, kteří utíkají před válkou, jde na rekonstrukci objektů v majetku obcí a krajů či jimi ovládaných společností.